Tak dnes již naposledy. Vážená paní ministryně, 20. dubna 2017 se výbor pro sociální politiku zabýval na svém jednání body aktuální situace v řešení informačních technologií v resortu MPSV a informace o situaci na České správě sociálního zabezpečení.

Zajímalo by mě za prvé, kolik stojí měsíční příprava zadávacích podmínek na vývoj nové důchodové agendy a jaká je předpokládaná cena zakázky a kdy bude tato zakázka vypsaná. Proč rozhodlo ministerstvo o převzetí dlouholetých kompetencí České správy sociálního zabezpečení a bude řešit důchodovou agendu ve své režii jako jednu velkou zakázku na zelené louce? Myslím si, že právě pracovníci na České správě sociálního zabezpečení mají největší zkušenosti s touto důchodovou agendou. Dále došlo ke změnám ve vedení České správy sociálního zabezpečení, přitom jste nás upozorňovala na to, že je tam všechno v pořádku. Je zarážející, že vyberete ústředního ředitele a ten po velmi krátké době odchází. Ptám se proč. Co se tam děje? Nemáte dlouhodobě obsazené místo ředitele odboru interního auditu a kontroly, což považuji za alarmující. Já vám za všechny tyto odpovědi velmi děkuji a doufám, že situace na České správě sociálního zabezpečení se zlepší ku prospěchu zaměstnanců a občanů této země. Děkuji za odpovědi.

Pane ministře, já vám děkuji za odpověď.

Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na to, zda a jak bude Ministerstvo financí reagovat na situaci v Lesní správě Lány, příspěvkové organizaci, spadající pod Kancelář prezidenta republiky. Před několika týdny zde zasahovala policie a některé pracovníky v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek obvinila. Nejde přitom o první signál, že je zde něco v nepořádku. Na problémy s veřejnými zakázkami upozornil už dřív také Nejvyšší kontrolní úřad.

Dosavadní informace nasvědčují tomu, že Hrad není dobrým hospodářem. Děkuji za písemnou odpověď. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Máte slovo, pane poslanče.

Myslím si, že pokud je povolováno takovéto nasazení jednotek, a víme, že to je na komerční riziko, tak přesto by měly být kontrolovány minimálně kvalitativní parametry těchto vozidel a měly by být vybavovány tak, aby tam nebylo jedno WC, aby tam bylo záložní WC. A jestliže tyto jednotky někde jezdí jako příměstské, tak pokud je to použito pro mezinárodní dopravu, tak asi něco není úplně v pořádku. Jak říkám, vítám konkurenci, ale měly by být rovné podmínky pro všechny dopravce.

Tyto dokumenty jsem předal na Ministerstvo zdravotnictví a žádal jsem o zjištění, zda se jedná o legální systém poskytování finančních odměn, finanční motivace lékařů. Myslím si, že to není správné minimálně z etického hlediska a že to určitým způsobem i narušuje konkurenční prostředí mezi lékaři. Tak prosím o vyjádření. Doufám, že uvedené doklady se na ministerstvu ještě najdou. Pokud je nemůžete dohledat a úředníci je ztratili, jsem ochoten vám je poskytnout je znovu. A prosím o vyjádření, zda takovéto poskytování finančních odměn lékařům za účelem cíleného posílání do vlastních klinik je v pořádku a v souladu s naším právním řádem a co na to říká Ministerstvo zdravotnictví. Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím, máte slovo a můžete přednést svou další interpelaci na pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci dobudování nástupní hrany. Děkuji za slovo.